Děkuji.

A nebudu radši říkat, kdo za jeho odsouzením stál, abych nenarušil své vztahy k některým věřícím lidem, kterých si vážím. V České republice platí, že promlčení přestupku je za rok, trestných činů za pět, za deset, za dvacet let. I trestný čin vraždy nelze po dvaceti letech stíhat.

Děkuju vám. Potom bude následovat faktická poznámka paní poslankyně Němcové. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

A tady je krásný článek o vaší ministryni obrany. Ten nadpis začíná: